S tímto návrhem byl vysloven souhlas. A dále pevné zařazení bodu číslo 11 dnes po již pevně zařazených bodech.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s tímto návrhem byl také vysloven souhlas.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 138, přihlášeno je 157 poslankyň a poslanců, pro návrh 55, proti 30. Tento návrh byl zamítnut.

Ne, jednotlivě.

S návrhem byl vysloven souhlas.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tím jsme se vypořádali s návrhy pana poslance Faltýnka. Nyní pan poslanec Mihola. A dále abychom napevno zařadili v pátek po pevně zařazených bodech bod číslo 102.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl zamítnut. Nyní tedy návrhy pana poslance Kováčika. První je, abychom hlasovali o bodu 171. Nejprve je zde návrh na vyřazení z pořadu schůze.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl zamítnut. A je zde další návrh, aby u bodu číslo 171 bylo změněno jeho zařazení a byl zařazen za pevně zařazené body, které přednesl pan poslanec Faltýnek. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl také zamítnut. Dále je zde návrh na zařazení nového bodu na pátek jako první bod jednání a případně jako první bod zítra po polední přestávce. Ten bod nese označení Informace vlády o připravovaných opatření na pomoc zemědělským podnikům stiženým letošním katastrofálním suchem. Nejprve tedy budeme hlasovat o jeho zařazení jako první bod zítra po polední přestávce... Nejprve budeme hlasovat o zařazení na pořad schůze.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl zařazen nově na pořad schůze a nebudeme tedy hlasovat ani o jeho zařazení v rámci programu. Pan poslanec Kučera dal veto. A dále pan poslanec Votava chce, abychom bod číslo 102 dali hlasovat ve středu 12. 7. jako první bod.

Kdo je proti tomuto návrhu?

S tímto návrhem byl vysloven souhlas.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl zamítnut. Dále zde máme návrh pana poslance Sylora, abychom sněmovní tisk 940, zákon o státních svátcích, zařadili pevně na čtvrtek 14. 7. po bodu 32.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Tento návrh byl zamítnut.

Kdo je proti tomuto návrhu?